Jsou omezeny plánované výkony.

Pokračujeme v rozpravě.

Za prvé na kolegy z ANO, a to k tomu původnímu, co bylo předloženo. Státní správa může jen to, co jí zákon přikazuje.

Byť tisíckrát chápal toho člověka, tak může udělat jen to, co má v zákoně, případně v podzákonných předpisech, co je mu dáno, nařízeno, protože pokud překročí tyto normy, tak je samozřejmě trestán. A je to tak správně, musí to tak být, tam nemůže být libovůle.

Věřme tomu, že to zvládneme, ale tato disciplína je k tomu nezbytně nutná. Vrátím se zpátky k tomu, co státní správa může nebo nemůže, a řeknu, že za tento návrh zákona, který máme předložen, Ministerstvu práce a sociálních věcí a paní ministryní Maláčové velmi a velmi děkuji. Ono totiž není úplně obvyklé, že ministerstvo, tedy centrální orgán státní správy, dokáže předvídat byrokratické dopady opatření v praxi a problémům, které tak vznikají pro lidi, včas předejít.

Musí být totiž nepředstavitelné zoufalství, když samoživitelka nebo rodina, která skutečně má velmi nízké příjmy, přišla o část příjmů při ošetřovném, které jí bylo vyplaceno nebo je vypláceno až do 30 dnů, což je zákonná lhůta, před Vánoci, a po Vánocích, protože jí bylo právě ono ošetřovné vyplaceno, se to sečetlo s jejím běžným příjmem.